Pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Zaplatil by stát ty rozdíly, nebo by říkal: to jste si udělali už tehdy, to by byly další náklady. Zase je tu další nerovnost.

A skutečně nepropadejte panice, že se to dá opravit. Nedá!

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Nejdřív pár politických poznámek a pak k tomu materiálu. Čekal jsem, kdy vystoupí paní ministryně. Nedočkal jsem se. Nejsem úplně překvapený, to musím říct. Za prvé. Za druhé.

Protože když budeme mluvit o krajích, které se potýkají s vyloučenými lokalitami já zůstanu ve svém Moravskoslezském kraji, tak např. vím, že v našem krajském městě jsou stovky, možná tisíce prázdných bytů v Ostravě. Není důvod stavět jiné, pokud nechceme dát práci přes zakázky developerům. To je samozřejmě možné, ale není to úplně účelné. Nebude to tak.

I ty plné lavice vlády svědčí o tom, jak je to důležité.